To samozřejmě SPD odmítá a předložíme ve Sněmovně vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze.

Takže v podstatě místo aby už odstoupili a přestali škodit, tak oni dál pokračují v tom, přestože jsou nejhorší na světě, a tak v tom prostě dál tady pokračují, v tom nekompetentním vládnutí. Dokonce je premiér Petr Fiala v důvěryhodnosti politiků ze strany občanů za opozičními lídry. To znamená, ani další průzkum, a už opakovaný tedy Centrum pro výzkum veřejného mínění, CVVM, potvrzuje, že Fialova vláda prostě důvěru nemá a měla by to položit a přenechat vládnutí opozici současné. Takže ty průzkumy jsou už jeden za druhým, skutečně je to objektivní zcela, a nejvíce nepopulární politici jsou opět za vládu.

Takže skutečně ta situace je tristní a v podstatě občané si nepřejí už tuto vládní pětikoalici Petra Fialy.

A Česká republika je jednou ze tří zemí Evropy, které nemají hospodářský růst zpět na úrovni před covidovou krizí.

Mohl bych jmenovat konkrétní příklady, ale neudělám to, protože nejsem takový zoufalec, na rozdíl od těch, co jmenují mě, který samozřejmě nikam takhle nejel.

A už opakovaně. Už opakovaně.

Pro občany nic, nula.

Ale to je marné, to je, jako když hrách hází na zeď.

Okamžitě rezignuje. A týká se to i premiérů. Okamžitě rezignuje při náznaku sebemenšího skandálu a pokládá funkci premiéra.

Protože samozřejmě Fialova vláda hospodaří s nejhorším deficitem v historii České republiky a vede republiku k bankrotu.

Máme potraviny dražší než v Polsku a v Německu kvůli Fialově vládě, občané tam jezdí nakupovat.

A s ním celá vláda.

Na ty důchody samozřejmě peníze jsou, ale není to vaše priorita. Není to vaše priorita.